Jenže, vážení kolegové, tomu tak zdaleka není.

Tedy žádné navýšení, ale dorovnání. V České republice máme dle posledních statistických údajů od Eurostatu třetí nejvyšší míru spotřebitelské inflace ze všech zemí Evropské unie.

Členové současné pětikoalice, jakož i vládní poslanci v tomto týdnu neustále opakují, jaké závratné výše údajně dosahují penze v naší republice. Tak za prvé, vážení kolegové, opusťte někdy tuto bublinu Sněmovní ulice a jděte se někdy podívat a popovídat si s jednotlivými důchodci. Domácnosti penzistů jsou i dle grafů, které tady prezentujete, jasně a ze své podstaty nízkopříjmové domácnosti. Jejich příjem je výrazně nižší než příjem pracující populace.

Vy si zde ani neuvědomujete, že problém je v nedostatečném růstu příjmu občanů, a ne v dorovnání výše důchodů. Za třetí, prosím, nastudujte si někdy údaje od Českého statistického úřadu o indexu spotřebitelských cen domácností důchodců opakuji: důchodců. ČSÚ neeviduje jen změny cen klasických českých domácností, ale i domácností českých důchodců, kteří mají ze své podstaty odlišný spotřebitelský koš. Myslím, že všichni tomu rozumíme. Průměrný důchodce si nakupuje jiné statky a služby než průměrná česká domácnost.

Pan ministr je v šoku a mimo. On totiž údajně o této valorizace dopředu nevěděl.

Co je mi však líto ještě více, že si pan ministr financí nenastuduje ani materiály vlastního rezortu. Notabene jako bývalá ministryně vím, že všechny tyto materiály jdou přes poradu vedení, kterou řídí na ministerstvu logicky ministr financí, a že tyto materiály se tam schvalují. Takže bezesporu byly poradou vedení, kde seděl ministr financí, kdybych i připustila, že to nečetl, kde seděl a byl přítomen, tak tam byly schváleny. Musely být schváleny, než odešly na vládu. To je to kuriózní, že jsou teď všichni překvapeni.